Děkuji za pozornost.

Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím. Děkuju. Já mám jenom faktickou poznámku, budu vystupovat samozřejmě.

A druhá věc. Ve faktické poznámce tady máme nález Ústavního soudu .

A tohle je exemplární příklad toho, jakým způsobem nepostupovat. Mnohokrát to tady zaznělo i v emocionálních souvislostech. Tak já jenom jako právník stejně to skončí u Ústavního soudu. A nejenom to. Takže varuji, protože tahle Sněmovna by mohla být potom nazývána Sněmovnou 9. volební období, kdy byly voleny postupy a opatření a návrhy zákonů, které potom Ústavní soud musel řešit. Děkuji za dodržení času. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Tak já jdu reagovat na pana předsedu Jakoba. Ano, my jsme se sešli.

Dokonce nám to bylo posláno emailem, už to bylo rozhodnuto, už se nečekalo ani na průběh dnešního jednání, už to bylo jasné. Emailem, říkali jste to včera na tiskových konferencích. To všechno budou samozřejmě pro nás argumenty.

Pro nás je to bezprecedentní porušení zákona a všech demokratických principů a další pokračování pošlapávání práv opozice. Takže mi neříkejte, že jste tam včera něco řekli a že včera jsem se měla ozvat, a když jsem se včera neozvala, tak tím pádem prostě už nemám právo.

Bereme to na vědomí. Ale pro nás to zase znamená zvážit další kroky, zvážit další strategii.